Já vám tady zase přečtu jiný příběh, který jsem si vytáhla na webových stránkách, které se týkají odpovědí k problematice příspěvku na nákup motorového vozidla a jeho úprav, kde byl dotaz: